Připraví se pan poslanec Michálek. Já bych jenom krátce reagoval, vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího na pana Bendu, který je jinak korektní.

My jsme chtěli tento návrh projednat. To je krok, který Piráti udělali.

Děkuji. Také děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Michálka. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě tady v projevu pana předřečníka, předsedy ústavněprávního výboru Bendy, trochu zaniklo to, proč to tady řešíme. Řešíme to tady proto, že předchozí politická reprezentace připravila nějaké skokové navýšení koeficientu, kterým se násobí ten plat, takže teď tady máme novou politickou reprezentaci, která vzešla z voleb, a máme tady ekonomickou situaci, ve které platy rostou, a ten růst už je promítnutý v tom, že se podle toho navyšuje ten základ, protože ten se odvíjí od růstu v nepodnikatelském sektoru, takže jeden růst už tam je, a když se na to takhle díváme, tak nevidíme vůbec žádný důvod, proč by tam měl být ještě dodatečný růst dalších 10 %.

Takže to budeme navrhovat i při projednání tohoto návrhu.

Prosím, pane poslanče. Já nevím, jestli mě pan kolega Michálek pozorně poslouchal, prostřednictvím pana předsedajícího možná, a jestli si četl důvodovou zprávu.

Vracíme se k tomu, co mělo být, a i tak jsme šli cestou, že se o těch 0,25 proti ostatním profesím placeným podle tohoto zákona snížilo.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Taková je realita v této zemi, je to velice dobrý plat a absolutně nevidím důvod, proč by ten plat měl růst o 20 %.

Omlouvám se za sprosté slovo. Každopádně to zdůvodnění je velice jednoduché. Nárůst platů politiků o 20 % je v současné situaci naprosto neadekvátní, není ničím podložený. A to, že pan Benda prostě před pěti lety hlasoval o nějakém zákoně, kterým se řeklo, že se to v budoucnosti navýší, to je mi upřímně jedno. Já jsem teď postavenej do situace, že můj plat stoupne o 20 %, já s tím nesouhlasím. Takže z toho důvodu my podporujeme ten vládní návrh. Děkujeme za to, že ho vláda předložila, abychom se sami nemuseli stydět. Také děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Plzáka, připraví se pan poslanec Válek.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Také děkuji a prosím pana poslance Válka.

Děkuji. Připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, tak za prvé k panu místopředsedovi, předsedajícímu této schůze.

No, že se bavím o soudcích, není úplně náhodou, když jsou v té samé větě.

Bez jakéhokoliv zdůvodnění.